Děkuji, pane ministře.

Prosím, paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Takže 20 miliard jste řekl, že v rozpočtu máte na důchody. A ministr financí Zbyněk Stanjura řekl dnes na tiskové konferenci, myslím si, že to bylo dnes: Kdybychom důchodce nezkrátili, museli bychom prohloubit schodek.

A teď se vrátím pořád ještě k té tabulce, kterou dnes prezentovalo Ministerstvo financí. Říkal mým kolegům, že vůbec neví, co by mně měl odpovědět, že on za to vlastně nemůže, že to tam dali, že to tam dal asi zřejmě někdo, že on o tom ani nic neví. Takže já věřím, že dostanu odpověď a dostanu vysvětlení.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Mezitím ale si dovolím reagovat na pana poslance Michálka, vaším prostřednictvím, paní předsedající, protože to, co jsme tady viděli, od něho byla naprosto manipulace, kterou vidíme, jako jo. My jsme znemožnili panu ministru legislativy vystoupit svými faktickými poznámkami. Protože, jestli si to dobře pamatuju, tam padlo, že šest hodin na to čekal. Mluvil v 11 hodin 56 minut. On tady nebyl ani dvě hodiny. V něčem, v takovém bodě vyhlášení stavu legislativní nouze, kdy vláda by teď potřebovala právě jeho, právě to jeho vysvětlení a zastání se.

Takže to jsem chtěl říct také, připojit se k tomu, co říkalo hrozně kolegů, že on tady není, protože on by měl teď panu Jurečkovi, panu Stanjurovi a celé vládě vlastně krýt záda.

Děkuji.

A potom bych chtěl pokračovat k té věci, kterou tady řešíme.

A následuje potlesk.

Děkuji, paní místopředsedkyně. Já to zjednoduším úplně nejvíc, jak to jde, prosím pěkně.

Ještě jednou. Změna Ano, děkuji, pane kolego. Ale je to systémová změna. A z principu systémová změna nemůže být schvalována systémem ve stavu legislativní nouze.

My se chceme bavit. Ta otázka je úplně prostá: Proč vláda nevyzvala opozici a nebavili jsme se o změnách parametrů valorizačního mechanismu v listopadu, v říjnu loňského roku? To je úplně jednoduchá otázka. Bez emocí, bez ničeho. Děkuji. Nyní paní poslankyně Pastuchová s faktickou poznámkou.

Dobrý den, vážená paní poslankyně Pastuchová. Jako občanka této země, která se zajímá o politické dění, dovolte, prosím, několik otázek a velkou prosbu. Chystáte se projednávat ve zkráceném jednání sněmovní tisk o důchodovém pojištění, čímž seberete důchodcům, kteří celý život pracovali a odváděli daně, velkou část peněz, kterou jim zaručuje zákonné právo na valorizaci důchodu dle vzniklé inflace. Poté co jste sobě od ledna 23 přidali? Prý jste museli, protože to bylo ze zákona.

To už je snad vtip. Domníváte se snad, že se lidé nezajímají o ty vaše kulišárny a podivné nespravedlivé praktiky?

Čekám, že budete namítat něco o zhoršení ekonomické situace, inflaci a cenách energií. Na to rovnou zapomeňte.

Pokud jste si nevšimli jsme její výrobci a distributoři. Já to dočtu, až se přihlásím dál.